To jsou všechno věci, které děláme pro občany této země. A výborná zpráva je, že se nám daří také navyšovat platy a dokážeme důsledek navyšování těchto platů obcím a krajům dofinancovat. A poslední dobrá zpráva.

Já také děkuji.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já potvrzuji tato slova a chtěla bych k tomu uvést jednu věc.

Je tady graf od roku 2007, co začala dotační politika sociálních služeb kolik šlo peněz od roku 2007.

Kdoví proč? A 15,7 šlo letošní rok a samozřejmě my jsme na tom pracovali. Já chápu, že motivace k mimořádné schůzi byla dána předvolební rétorikou, ale my víme, co máme dělat, a ta čísla to potvrzují. Takže to je to jediné, co jsem chtěla říct, a přeji hezký víkend všem. Děkuji. Teď tedy s přednostním právem pan místopředseda Okamura se mi přihlásil a teď registruji pana předsedu Výborného jako dalšího. Vážené dámy a pánové, příčin problémů ve financování sociálních služeb pro naše občany je vícero.

Vlády zprava a zleva totiž na skutečně sociálně potřebné a důchodce dlouhodobě kašlou a celý problém pouze odkládají tím, že chudé a potřebné občany jen jednorázově uplácejí před volbami mimořádným navyšováním dávek nebo jednotlivých mimořádných příspěvků.

V tomhle ohledu je absurdní kritika od tzv. stran demagogického bloku, který se stejně jako ta dnešní vláda na neřešení stability v sociální oblasti dlouhodobě podílely a samy žádnou vlastní pozitivní koncepci změn neprosadily. Pane místopředsedo, já vás přeruším a požádám poslance v sále o trošku větší klid. Prosím, pokračujte. My v SPD v tomto ohledu dlouhodobě navrhujeme řešení, která by v prvé řadě snížila počet sociálně potřebných na minimum tím, že jim zajistíme důstojný příjem, případně že stát nebude zločinnou legislativou a nespravedlností dostávat občany např. do dluhových pastí a bídy. Pokud jde o samotný konkrétní problém, tedy kde nalézt peníze např. na pracovníky v sociálních službách, předložili jsme vícero návrhů, kde lze vzít ihned peníze.

A já chci říct, že tyhle peníze nepatří politikům, ale celé zemi a jejím občanům. Jsou to peníze, které nám po válce při obnově zničeného státu chyběly, a naopak jsou to naše peníze, které Německo použilo a zúročilo při budování vlastní prosperity.

Čeští tělesně postižení, důchodci a české ošetřovatelky mají zlomek toho, co v Německu dostávají např. migranti za služby, které jim Německo platí. Pokud by Němci žili v bídě, pak je namístě soucit, ale jestliže si za naše peníze platí migraci islamistů z Asie a Afriky, zatímco my tady nemáme na výplaty pro ty, kteří se starají o bezmocné, pak je vyloženě sprosté tyhle peníze odmítat. Řešíme, jak západní firmy formou dividend tunelují v praxi naši ekonomiku, kdy naši dělníci a technici vydělávají západním firmám na vysoké platy a vysoké důchody a na vysoký standard sociálních služeb. Nezapomeňme na čísla. Pokud by tyhle peníze čeští občané dostali, bezesporu by ubylo potřeby sociálních služeb. Vážené dámy a pánové, pokud chceme cokoli řešit, je potřeba řešit podstatu problému. Tím je bohužel absolutní odtrženost politiků od toho, co lidé chtějí a potřebují.

Samozřejmě naším návrhem na změnu systému jsou změny v přímé demokracii. Není to přitom vina jen této vlády, která nesystémově jen lepí díru za dírou, ale je to dané nekvalitou práce politických partají v posledních 30 letech. Věřím, že jediný soudný prostý člověk by nedovolil s veřejnými penězi to, co čeští politici třicet let dovolují.

S usnesením z pera SPD vás seznámí následně ve svém projevu naše místopředsedkyně sociálního výboru poslankyně Lucie Šafránková a já děkuji za pozornost.

A nyní pan předseda Výborný s přednostním právem. Prosím, pokračujte.